Takže rozprava ještě nebyla otevřena, aspoň vy jste dal přednostní právo panu Babišovi. Takže my ještě nejsme v rozpravě a celá tato rozprava je mimo jednací řád. Já mám tedy za to, že jsme na začátku rozpravy, a mám tu ještě jednu přednostní přihlášku do rozpravy.

Nyní prosím s faktickou pana poslance Koníčka. Pardon.

Hezké dopoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mám na začátek jednu prosbu.

Takže já vám všem děkuji za to, že jste mi umožnili se vyjádřit v projednávané věci, tedy otázce mého vydání k trestnímu stíhání v tzv. kauze Čapí hnízdo.

Cílem mého vystoupení není ambice docílit vašeho právního hodnocení mé trestněprávní odpovědnosti, chápu, že to musí provést orgány činné v trestním řízení. Chci ale této příležitosti využít k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jak obrovské riziko možného zneužití policejního orgánu v takových obdobných případech existuje. Ničím nepoložené obvinění mé osoby jedním konkrétním člověkem zastávajícím funkci policejního orgánu ohrožuje můj osobní a profesní a i politický život zásadním způsobem. V takové situaci se může dříve nebo později nacházet každý z vás, z nás. Současně mně však dovolte, abych na začátku svého vystoupení sdělil, že já zvednu ruku pro své vydání, a to ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem je to, že jsem nic nezákonného neudělal, a proto se nechci skrývat za poslaneckou imunitu. Už nevím, kdo to byl. Nejsem prostě nadčlověk.

Jsou to totiž lidé, kterých si já osobně vážím, kteří celý život poctivě pracovali, a je za nimi něco vidět, něco konkrétního, a tito slušní chlapi jsou také nesmyslně obviněni a imunitu nemají.

Omlouvám se za některé expresivní výrazy, ale už žádný nebude.

A to je mimo jiné jedna z věcí, kterou se v žádosti nedočtete, kterou před vámi policie tají. Současně mě policie obviňuje z toho, že jsem neudělal výběrové řízení na prodej těchto akcií, na prodej akcií soukromé firmy.

A tohle jsem tady říkal i minule. A je zajímavé, že pan policista v obvinění, v oficiálním obvinění konstatuje následující v reakci na to, co jsem tady řekl minule: Policejní orgán dále v souvislosti s veřejným prohlášením tím je myšleno zde ve Sněmovně obviněného Jaroslava Faltýnka konstatuje, že pod dojmem veřejné nabídky neměl na mysli realizaci výběrového řízení, ovšem domnívá se, že pokud statutární orgán společnosti jedná s péčí řádného hospodáře, měl by alespoň učinit průzkum trhu, například veřejnou nabídkou k odkoupení akcií společnosti. Takto byly akcie prodány přímo určeným nabyvatelům a i to nasvědčuje účelovosti všech kroků, které byly provedeny.

K smíchu! Takže jediné, co jsem spáchal, je tato záležitost. Ale kolega vyšetřovatel zatajil další věci.